Omlouvám se, pane předsedo, máte pravdu.

A je to advokátka, která v soudním sporu, který není úplně triviální a není bezvýznamný, zastupuje protistranu. Protistranu v soudním sporu v Povodí Odry zastupuje nová členka dozorčí rady státního podniku Povodí Odry. Tady mám konkrétní dotaz, pane ministře jestli jste to věděl? A pokud ne a je to pro vás nová informace, tak rozumím tomu, že si to necháte prověřit. A v okamžiku, když zjistíte, zda ta informace je pravdivá, zda nějakým způsobem zasáhnete. Nebo vám připadne normální, aby advokát protistrany měl jako člen dozorčí rady státního podniku přístup ke všem interním materiálům tohoto státního podniku?